Také se dočítám, že takový příslušník sice nebude propuštěn v případě porušení těch podmínek, ale bude mu jen odebrána hodnost, což v konečném důsledku však stejně vede k tomu propuštění ze služebního poměru.

Protože vysvětlit, jaký je rozdíl mezi třeba vedením účetnictví pro SVJ, kdy jsem členem a vlastníkem bytu, a obhospodařováním vlastní půdy, popřípadě prodejem přebytků z této mé vlastní činnosti, v podstatě rozdíl nevidím. Všude musím investovat čas, svou práci, rozum a energii. Ono nejde jen o sadaře či včelaře, ale v podstatě o všechny, kteří mají to štěstí, že jejich práce nese nějaké výsledky, které se dají zpeněžit.

Budu rád, když mi ta pracovní skupina v rámci projednávání tohoto návrhu v rámci výboru na tyto otázky odpoví, abychom mohli dát těmto kolegům, kteří se touto činností podle současné právní úpravy zabývali a teď mají tyto pochybnosti a požádali mě o to, abych se ministra vnitra, respektive předkladatelů tohoto zákona na toto zeptal, jestli budou muset oni tentokrát žádat, nebo zda budou pokračovat v té ustálené praxi, že pokud pěstují jablka, popřípadě chovají včely, že toto nebude problém pro to, aby mohli dál vykonávat svoji služební činnost příslušníka bezpečnostního sboru. Děkuji za případnou odpověď a za pozornost. Děkuji, pane místopředsedo.

Možná se zkuste zeptat vašeho bývalého ministra vnitra, pana současného ministra obrany Metnara, co to slovo znamená, a možná vás trošku bude edukovat. Jinak pokaždé, když vy vystupujete, tak já vidím ty úsměvy na tvářích i vašich kolegů. I oni se na vaše vystoupení vždycky velmi těší. Co se týče toho, co tady říkal kolega Brázdil. Má stoprocentně pravdu. U těch záchranářů to možné je už dneska, nejsou pod tímto zákonem. Ale právě to dávám za příklad, že to jsou vlastně profese, které jsou exponované z hlediska i nějakého fyzického vypětí, a co to může způsobit, pokud někdo po třech letech (?), která stráví v lese kácením stromů, tak druhý den půjde do práce a bude řešit svoji běžnou agendu policisty. Problém stejný může jako u policistů nastat u celníků, může nastat u vězeňské služby, protože to jsou všechno příslušníci, kteří jsou pod tímto zákonem. Víte, já rozumím tomu, a správně to tady říkal i pan kolega Ondráček, že u některých činností by toto nemělo být zapovězeno. A mně nejde o nic jiného, než abychom tady měli taxativní výčet toho, co možné je a co možné není.

Budeme se dostávat do poměrně nepříjemných právních situací, kdy se někteří lidé budou skutečně dožadovat toho, aby stejná pravidla platila pro všechny. Myslím si, že to je asi ten největší kámen úrazu, který by v případě, že by prošel tento návrh, mohl nastat. Jinak ještě k tomu vystoupení pana kolegy Bláhy prostřednictvím pana místopředsedy.

Dále se tito příslušnici mají zdržet jednání, které může vést ke střetu zájmů služby se zájmy osobními, prohlubovat svoji odbornost a udržovat svoji fyzickou zdatnost, vykonávat službu tak, aby nebyla ovlivňována jejich politickým, náboženským nebo jiným přesvědčením, a neohrozit dobrou pověst bezpečnostního sboru. A za to, pane poslanče Bláho prostřednictvím pana místopředsedy, za to mají výhody, které do jisté míry kompenzují újmu, kterou plnění povinností, služebních povinností přináší. Je jim poskytována šestitýdenní dovolená, vyplácen plný plat za jeden měsíc pracovní neschopnosti, po 15 letech služby mají nárok na dvoutýdenní ozdravný pobyt a po skončení služebního poměru mají nárok na výsluhové nároky. Takže tolik k tomu, co tady zaznělo v rámci těch předešlých připomínek. Jak říkám, není mým cílem způsobit Ministerstvu vnitra problém, aby neplatilo nic, aby tedy platil zákoník práce. Mým cílem je sjednotit v tomto ohledu to, co platí pro ozbrojené síly, s bezpečnostním sborem, konkrétně tedy u těch, kteří jsou orgány činnými v trestním řízení.

Ano, děkuji paní poslankyni Černochové.

Vážení kolegové, kolegyně, já jsem rád za to, že se bavíte. Aspoň se občas pobavíme.

Problém je v tom, že dneska to dělají načerno, dělají to v šedé ekonomice, stát přichází o peníze.

Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Nyní pan ministr vnitra, stále v rozpravě. To je z našeho pohledu správa vlastního majetku, tam žádný problém není.

To už jde za mnou.